S přednostním právem?

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane premiére, vážení členové vlády, dovolte mi jenom stručně shrnout, co se tady vlastně za těch pět dnů, čtyři noci stalo.

Víte, ta schůze, která začala minulé úterý, má jedinou příčinu, a to je na tomto nejhorší, že ať už to hlasování v této věci dopadne jakkoliv, ten problém se může a bude pravděpodobně opakovat.

Příště zapomene na platy policistů, na provozní výdaje státních nemocnic, na platy pedagogů?

Já nevím, jak to hodláte řešit, a domnívám se, že by bylo velmi nedůstojné této Poslanecké sněmovny, abychom si tuto nedůstojnou hru se stavem legislativní nouze opět zopakovali, protože vaše logika, že mohou vzniknout závažné hospodářské škody, bude opět viset ve vzduchu, a to velmi, velmi brzy.

A ať už dnešní hlasování dopadne jakkoliv, bohužel pachuť zůstane, dlouho zůstane. Začněte se prosím zabývat hospodářskou a rozpočtovou politikou této země, abychom tato nedůstojná jednání nemuseli opakovat. Začněte prosím řešit úspory na provozu státu, o kterých jste hovořili před volbami a které jsou zatím nebo nejsou veškeré žádné, tedy skoro žádné. Možná že vláda už svou první úsporu našla, ale nebude to úspora, jakou jste slibovali. Bude to úspora na našich rodičích a prarodičích, na těch, kteří nás vychovali. Kvůli neschopnosti ministra financí, kvůli tomu, že jste to zakryli a podpořili.

Přednesu návrh usnesení...